A výmluva nebo zdůvodnění, že to tak rychle nejde, už tady nezní moc přesvědčivě.

Děkuji za pozornost. Ano, děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Richard Brabec, připraví se pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, máte slovo. Děkuji velmi za slovo.

Jedná se o to, jakým způsobem změnit a zjednodušit tok peněz, které přicházejí z toho velkého balíku z prodeje emisních povolenek, tak, aby částečně nebo z větší části končily ve státním rozpočtu a bylo je tak možno použít lépe pro potřeby, kde se asi všichni shodneme, že dneska je stát nejvíce potřebuje, tedy pro potřeby třeba sociální kompenzace dopadů šílených cen energií. Proto mě vždycky překvapuje a hrozně se divím tomu, že to vládní koalice opakovaně odmítá, protože jí to naopak nabízí peníze do státního rozpočtu, kde, jak všichni vidíme, teď mimořádně chybí.

Samozřejmě, proti tomu jsou tady i požadavky na stovky projektů, ale přesto se asi shodneme na tom, že je důležité si říct priority, jak ty peníze použít, protože ty peníze jsou samozřejmě primárně investiční, tedy na investiční projekty, ovšem bohužel, jak vláda nedostatečně pomáhá podnikům, tak se můžeme snadno nadít situace, že některé podniky nebo mnoho desítek podniků se investic ani nedožijí.

Takže jsme opravdu v situaci, kdy tady nabízíme jako opozice velmi dobré, jednoduché, snadné řešení, a neustále jsme odmítáni.

Ale já to budu zkoušet poosmé, podeváté, podesáté a ono to jednou dobře dopadne. Aspoň tomu věřím. Takže, vážená paní předsedající, opět opakuji, že navrhuji zařazení sněmovního tisku 154, novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Rád bych, aby tento bod byl zařazen jako druhý bod po již pevně zařazených bodech. A já vám velmi děkuji, že jste to vydrželi až do konce. Také děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Já to krátce zdůvodním.